Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Náš návrh je prostý.

Poprosím všechny poslance a poslankyně o klid v sále.